A to ne, že by 34 miliard bylo málo. Kdyby šlo o rozumné úspory, byla bych první, kdo by návrh rozpočtu podpořil. Problémem bylo, nebo vlastně stále ještě je, že tyto škrty byly hloupé, ohrožující zdravotní péči. Tyto škrty neměly nic společného se zvýšením efektivity veřejného sektoru, odstraněním zbytečných výdajů nebo snižováním strukturálního deficitu. Důvod, kvůli kterému nedošlo k rozhodným škrtům, je a byl pro mě zcela jasný již od počátku. Naše rozpočtové schodky nebyly způsobeny nezodpovědnou fiskální politikou tak, jak jste se to snažili naznačit v předvolební... nebo ne naznačit, říkali natvrdo v předvolební kampani.

Již při předložení aktuálně platného rozpočtu jsem upozorňovala na to, že je zcela nezbytné, aby ministr financí předložil novelu.

Také to však vytvářelo reálné problémy institucím, které nevěděly a de facto do této chvíle ještě nevědí, s jakým objemem finančních prostředků mohou na tento rok počítat.